Zhruba na místě je přerušit. Ale mnohem víc by si Poslanecká sněmovna zasloužila, kdyby předkladatel tento návrh přepracoval alespoň do standardní profesionální úrovně. Nechceme nadprůměrnou, pane ministře. Nejsme maximalisté. Ale průměrnou bychom si zasloužili. Toto je pod jakoukoli kritiku!

Vnímal jsem přihlášku pana zpravodaje Kalouska do obecné rozpravy a poté pan kolega Fiedler. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem rád, že přišel pan předseda vlády, protože první okruh problémů, kterému se chci věnovat, je legislativní či ústavní.

Tady přes odpor opozice to prošlo poměrně hladce a oba dva zákony jsme odeslali do Senátu.

Už jsme se na to ptali. Vystoupil tady pan premiér a členové vlády, vládní poslanci.

Když jsem přemýšlel, jak vláda zareaguje, jestli Senát bude stejně zásadový a zase, ať dopadne projednávání těchto dvou tisků jakkoliv, z toho Senát vyrobí jeden návrh zákona, tak se ptám, když údajně spěcháme, proč toto riziko vrácení zákona ne z obsahových, ale legislativních či ústavních problémů vláda podstupuje.

Ne že se zdrží jenom předseda, ale očekávám jako obvykle stoprocentní souhlas s předsedou, takže se zdrží všichni členové poslaneckého hnutí. To je jediné možné logické vysvětlení.

A máme je dneska oba dva na pořadu. Možná tu druhou dneska nestihneme, možná stihneme. Ale předpokládám, že ten průběh prvního, druhého a třetího čtení půjde ruku v ruce. Tak to je první dotaz a je to dotaz na pana předsedu vlády. On jako předseda sociální demokracie nám jistě sdělí, jaké stanovisko v tom bude vyznávat významný člen sociální demokracie, předseda Senátu.

Hlasujte proti.

Ani slovo o tom, co tady říkali loni v létě v červenci, v srpnu pan ministr nebo jeho náměstkyně, že to je marketingový problém, že neexistuje, že si opozice vymýšlí.

Nic takového tam nenajdete. Jsou tam přesně ty samé argumenty, které jsme říkali: řezačky přímo v prodejnách, obchází se tím, dělají se tím daňové úniky. Mimochodem jedna je nedaleko Ministerstva financí, to jsem tady taky říkal loni v létě. A vy všichni, milí kolegové a kolegyně z vládní koalice, jste hlasovali proti tomu návrhu. A my budeme taky hlasovat pro, protože to byl dobrý návrh. Jenom bych očekával, že se někdo k tomu přizná, že se mýlil nebo že neměl tolik informací nebo něco.

Ne, nemáte pravdu. To už máme dvě novely.

Tak co udělali?

Mohli jsme to mít vyřešené od 1. ledna, kdybyste občas přemýšleli nad tím, co opozice říká a co navrhuje. Vy jste to šmahem odmítli jako marketingový problém.

To nikdo samozřejmě přesně nespočítá. To je druhý dotaz, tentokrát na pana předkladatele.

Bohužel. A dneska bude pro, protože to samé už říká ne opozice, ale vláda. Je to trošku dětinské. Pak jsme vydíráni tím: Spěcháme. Musíme to projednat dneska, zítra. Musíme rychle. Prosil bych pana premiéra o odpověď, jak se zachová Senát, jestli má povědomí, nebo co bude senátorům a šéfovi Senátu doporučovat.